Kdo je pro?

Návrh byl přijat. To bylo vše z návrhů pana předsedy Faltýnka.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Byl by to druhý, třetí a čtvrtý bod. Je možno jedním hlasováním? Tak jedním hlasováním. Kdo je pro toto zařazení? Kdo je proti? Hlasování číslo 266, přihlášeno 186, pro 90, proti 2. Návrh nebyl přijat. Kontrola hlasování, nebo ne? Nevidím nikoho s kontrolou hlasování.

Kdo je proti?

Tak v tom případě tady je návrh na předřazení tohoto bodu, aby byl v pátek jako úplně první. Tak prosím, pane předsedo, jestli to můžete... Pane předsedo, ten bod je zařazen z grémia, já jsem žádal pevné zařazení jako první bod v pátek. Ano, už to vidím, omlouvám se. Je to návrh zákona o jednorázovém mimořádném rodičovském příspěvku, druhé čtení. Zařadili jsme prvním hlasováním. Teď je návrh, aby to bylo v pátek jako úplně první bod. Kdo je pro?

Kdo je proti? Návrh přijat nebyl.

Kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Ondráček měl několik návrhů. Nejprve je tu zařazení úplně nového bodu s názvem Informace vlády o financování a podpoře mezinárodního terorismu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Nový bod nebyl zařazen.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro?

Paní poslankyně Valachová navrhuje zařazení nového bodu s názvem Maturity 2021 kontrola usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Kdo je pro zařazení tohoto nového bodu? Kdo je proti? Hlasování číslo 273, přihlášeno 186, pro 43, proti 6. Návrh byl zamítnut. Následují návrhy paní poslankyně Hyťhové. Jako první je návrh, aby byl tento bod ve čtvrtek jako první bod po ukončení písemných interpelací. Kdo je pro? Kdo je proti?